Usnesení Poslanecké sněmovny k odsouzení politicky motivovaného násilí Prosím, aby se slova ujal místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura, aby přednesl návrh usnesení. Jde o dohodu předsedů poslaneckých klubů, rozprava se nevede. Vážené dámy a pánové, v poslední době došlo ke dvěma fyzickým politickým útokům.